Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zde byly načteny ke změnám programu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, včera za účasti čelných ústavních činitelů proběhlo na Hradě pod záštitou pana prezidenta republiky vyhlášení ankety soutěže o nejlepšího starostu, kterou pořádal Svaz měst a obcí.

Děkuji.